Vím, že jste všichni dostali, myslím, že to posílaly odborové organizace ČMKOS, propočty daňového balíčku.

Víte na čem? Na tom, že všichni, i ti, co už dneska mají stravenky, všichni zaměstnanci, že jim vlastně ten zaměstnavatel ukradne jinak to nemohu říct ukradne tu částku z výplaty.

A na tom je postavených těch 20 mld. Pan Středula řekl: to počítala nějaká bývalá náměstkyně z Ministerstva financí, to my jsme nepočítali. Takže jenom abyste věděli, jakou váhu mají tato čísla. A počítejte, že váhu mají čísla, která prezentuje Ministerstvo financí.

Z toho uděláme větší administrativu, než dnes znamenají stravenky. A proč?

Děkuji vám za pozornost. Jako první s přednostním právem paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vzhledem k tomu, že obecná rozprava byla již ukončena a nemohli jsme reagovat na vaše záležitosti, které jste tady přednesla, tak než představím pozměňovací návrhy, tak musím konstatovat, že toto byl jeden z vašich nejlepších demagogických projevů, a budeme se, myslím, tomu věnovat na rozpočtovém výboru, abychom kolegy nezdržovali. Přihlásím se nyní k pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo a přeji všem příjemný večer. Přihlásil jsem se do podrobné rozpravy, protože si myslím, že lapidární vyjádření je někdy účinnější, ale přesto, když jsem poslouchal tu podrobnou rozpravu, tak mi to tak trochu potvrdilo, že i když v tom daňovém balíčku je celá spousta problémů, tak ho určitě nějakým způsobem dovedeme do zdárného konce, tedy do toho hlasovacího, a možná že i zvládneme taková ta úskalí, jako je debata, do jaké míry stravovací paušály jsou prostorem pro daňovou optimalizaci a do jaké míry umožňují lidem se dobře najíst. Hlavní problém, který v tom návrhu je diskutován a do budoucna nepochybně má asi největší váhu, se narodil včera po obědě, když byl do systému vložen návrh pana premiéra, a k němu také míří můj pozměňovací návrh, který, abych učinil formalitám za dost, tak si dovolím přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 6627.

Což už samozřejmě dneska není a jak vláda, pan premiér a před chviličkou i paní ministryně připomněli, tak motivem tohoto razantnějšího zásahu je vyřešit plošně mzdovou situaci všech lidí, tzn. přispět do domácnosti nějakou tou korunou navíc s ohledem na vyšší čisté příjmy. Ale nedá se to jinak udělat, protože samozřejmě jsou to spojené nádoby, než když není daňový výnos, no tak si samozřejmě musíme na pokrytí nějak nastavených rozpočtových potřeb půjčit, a samozřejmě že ta dluhová záležitost, pokud je v rovině podmínění hlasování o této věci vypnutím dluhové brzdy, no tak pochopitelně že ta debata se směrem k rozpočtu a k způsobu vedení dluhové politiky nutně musí přisunout.

Je hezké, že si na Hradě na toto téma řekli, že by bylo rozumné tento odtok financí z rozpočtu nějak řešit a že zkrátka to bude nutné řešit v nějakých hezkých časech, které nepochybně přijdou po volbách v roce 2021.